Vláda, respektive hnutí ANO se rozhodlo, že je třeba zvýšit razantním způsobem daně. Ať už přes pojišťovny dopad na klienty, ať už přes domácnosti, které topí svými plynovými kotelnami, ať už zvýšit poplatek za katastr, pokud někdo, kdo hraje, vyhraje, tak ho taky zdaníme. A tak bych mohl pokračovat.

Vy navrhujete osvobodit od daně z příjmu nejenom dobrovolné svazky obcí a obce, ale taky kraje a stát. A je to opět opatření, které si zaslouží podporu i občanských demokratů. Takže vás s dovolením přeruším.

Takže ještě přečtu dvě omluvy.